Pokládám za nezbytně nutné, abychom udrželi onu hranici, kde na vyšetřování nejzávažnějších trestných činů nebo i činů proti, řekněme, veřejné morálce, jako je právě financování terorismu, jako je praní špinavých peněz, mají být určeny speciální mechanismy.

A to dokonce ani v této vazbě, že se tváříme, že to je jenom pro zahraniční spolupráci, protože upřímně řečeno, tato zahraniční spolupráce se bohužel dá také objednávat. Myslím si, že tento návrh zákona máme přikázat kromě rozpočtového výboru a nenavrhuji, abychom garančním výborem byli my, protože pokládám hádky o garanční výbor za zbytečné.

Pravděpodobně zítra.

Ale pokud chcete podat ústní interpelaci, tak opět to bude možné, předpokládám, že tady bude pracovník až do 11 hodin.

Začínáme zítra v 9 hodin, ještě jednou pro jistotu pro všechny.